To znamená, znovu to zopakuji: já bych chtěl jménem klubu SPD, aby prvním bodem dnešní schůze Poslanecké sněmovny byl bod s názvem Škodlivá Fialova vláda neřeší zdražování a měla by podat demisi.

A teď to zdůvodním. Lidem už došla trpělivost s premiérem Fialou a s jeho neschopnými ministry.

Tato demonstrace, na které byli přítomni také členové SPD a naši příznivci, byla vyjádřením oprávněných obav občanů o jejich budoucnost z důvodu naprosté neschopnosti vlády, neřešení závažných ekonomických a sociálních problémů, a padaly zde oprávněné požadavky na demisi vlády Petra Fialy. Ještě nikdy v novodobé historii necítili naši občané takovou beznaděj a je zřejmé, že lidem už došla trpělivost s premiérem Fialou z ODS a s jeho neschopnými ministry. Také následná mediální vyjádření premiéra Petra Fialy z ODS ohledně této demonstrace byla, slušně řečeno, arogantní a hloupá. Demonstrovali zde naštvaní občané a jednalo se o oprávněný a zcela legitimní protest.

Je to lež. Tito občané, kteří se zúčastnili této demonstrace, prostě nemají na složenky za energie, nemají peníze, mají strach o svojí budoucnost už tuto zimu kvůli neschopné Fialově vládě.

Mluvím o těch občanech, co tam jsou.

Takže to jsou ty pravé důvody. A stav, kdy předseda vlády takovýmto způsobem osočuje občany České republiky, nelze vnímat jinak než jako útok na občanská práva a základní demokratické principy.

A nyní bych to zdůvodnil. Německý spolkový kancléř Olaf Scholz při své návštěvě Prahy minulý týden již poněkolikáté veřejně navrhl, aby při hlasováních v Evropské radě přestal platit princip jednomyslnosti a právo veta členských států, a to včetně oblasti daňové, obranné a zahraniční politiky. Pokud by se tento dlouhodobý německý plán realizoval, šlo by o definitivní konec státní suverenity České republiky, jejíž občané by se ocitli zcela v područí cizích zájmů, zejména Berlína a Bruselu. Je naprosto šokující, že se premiér Petr Fiala z ODS ani ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů proti tomuto mocensky arogantnímu postoji německého kancléře okamžitě tvrdě nevyhranili, v minulosti ho označili jako vhodný.

Postoj německého kancléře činí naléhavým přijetí návrhu SPD na zákon o referendu včetně možnosti hlasování o vystoupení České republiky z Evropské unie, ve kterém by se všichni naši občané mohli k této zásadní otázce vyjádřit. Současná vláda ale jeho projednání ve Sněmovně dlouhodobě odkládá a musím říci, že bohužel i poslanci hnutí ANO tady jasně řekli letos, že jsou proti zákonu o referendu. Takže hnutí SPD je jedinou stranou, která tady prosazuje demokracii, prosazuje to, aby tady platil zákon o referendu, a my budeme dál bojovat za to, aby tady byla v České republice demokracie, nikoli cenzura, kterou tady nastavuje vláda Petra Fialy.

Totalita nejhoršího kalibru! Takže my naopak chceme zákon o referendu, chceme přímou volbu a odvolatelnost politiků. Takže to byl bod číslo tři.